Přes toto naše úsilí je však realita taková, že skoro 400 tisíc seniorů má příjem pod 12 tisíc korun. Je tedy jasné a přirozené, že pokud máme příležitost, a my tu možnost máme, a hlavním cílem je samozřejmě podpořit spotřebu a podpořit naši ekonomiku v této situaci tak je přirozené, že pokud je to takto, tak vláda využívá možnosti jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun. A jsou to peníze, které si důchodci a důchodkyně zaslouží a jejichž vynaložení kromě toho, že to je důstojné a poctivé, se vrátí celé společnosti.

Pro každého důchodce se tak ale děje pouze jednou, tedy například vdova starobní důchodkyně dostane jen 5 tisíc korun. Nárok mají ti, kteří pobírají důchod k listopadu 2020. A příspěvek a to je nejdůležitější a to jsou časté otázky bude vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení ještě v letošním roce.

Příspěvek dostanou senioři celý, nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se započítávat pro nárok na sociální dávky ani nebude podléhat dani z příjmu.

Děkuji vám. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslaneckého sněmovny, milé kolegyně, kolegové, já jsem se za poslanecký klub Občanské demokratické strany k tomuto vládnímu návrhu zákona již podrobně vyjádřil během prvního čtení, tak se tímto nechci opakovat.

K tomuto názoru se následně přiklonil i Senát České republiky, který vládní novelu s příslušným přijatým pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovně vrátil. Nakonec jak dopadlo to hlasování, si taktéž jistě všichni dobře pamatujete. Stále platí, že úprava kritéria pro zvýšení procentní výměry o částku tisíc korun podle § 67 písm. a) zákona o důchodovém pojištění je nadále žádoucí, protože lhůta 25 let je pro posuzování potřebnosti zvýšení částky důchodu spravedlivější než stanovení striktní věkové hranice 85 let.

Proto dáváme k úvaze, zda nepřijmout drobnou, ale systémovou a pro řadu seniorů, hlavně seniorek, ve vyšším důchodovém věku zásadní úpravu stávajícího systému sestavování výše důchodů. Děkuji.

Prosím, pane předsedo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Když se podíváme na statistiky, tak mezi výší důchodů těchto skupin je poměrně velký rozdíl. Vdovy a vdovci jsou nejvíce ohroženou skupinou, kterých je více než 600 tisíc starobních důchodců, a mají v průměru ten starobní důchod nižší zhruba o 2,5 tisíce korun měsíčně.

Pak je to druhá velmi citelně postižená skupina.

Určité zlepšení té části seniorů, která má ty důchody velmi nízké, přinese.